Já bych chtěl reagovat na pana předsedu Jakoba.

No jasně, protože vy si je teď rozšíříte a zvolíte si tam pohodlnou většinu, tak tu pravomoc Poslanecké sněmovně seberete. A když je to tak sněhobíle perfektní, tak proč jste neměli ani tu odvahu dát zpravodaje Martinu Kolovratníkovi? Vy jste si to posichrovali. Chováte se jako za totality! Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj. Děkuji za slovo. My ale chceme, aby Rada České televize rozhodovala v souladu se zákonem.

Jediný nástroj, jak to volební výbor může dát Radě České televize najevo, je neschválení výroční zprávy a to jsme také učinili.

Děkuji.

Není pravda, pane Jakobe prostřednictvím vaší paní předsedající, že jste hlasovali o doporučení na nepřijetí zprávy o činnosti České televize kvůli jejímu obsahu. Naopak tam několikrát na záznam zaznělo, že jste se zprávou o činnosti České televize spokojeni, ale že tak jak říká pan poslanec Lacina, vaším prostřednictvím, nemáte prý jinou páku na to, jakým způsobem potrestat Radu České televize. Takže neříkejte, že jste nesouhlasil s obsahem zprávy o činnosti, protože tím urážíte všechny zaměstnance České televize. Všechny ty, kteří se na té zprávě podíleli, která je skvělá, úžasná, vymazlená, pravdivá. Pokud se nemá odvolávat rada jako celek, to je úplně jedno, tady budeme prostě o deset minut déle.